Děkuji za slovo.

Paní ministryně, vy jste řekla, že toto není vhodné místo, kde bychom měli tento problém projednávat. Já jsem ve vší úctě byl vždycky přesvědčen, že máte příslušné zkoušky z ústavního práva. Já je nemám, ale z toho mála, co z ústavního práva vím, že vláda České republiky se z Ústavy České republiky nezpovídá nikomu jinému než Poslanecké sněmovně.

A obojí to souvisí s něčím, s čím také Ústava pracuje, a to je důvěra Poslanecké sněmovny, která se vládě vyslovuje, nebo nevyslovuje.

Ale teď nevím.

Já tam pořád žádnou jinou alternativu nevidím. Kdyby s nimi pan premiér mluvil mnohokrát, tak se těžko může dopracovat k jinému výsledku. Do toho vystupuje pan premiér. A já si vás znovu, pane premiére, dovoluji, promiňte, napomenout, abyste se tady nezesměšňoval výroky: pojďme dělat něco důležitějšího.

Chápete, jak jste směšný, pane premiére, když tohle říkáte? A chápete, že bychom vám pořád ještě chvilku chtěli věřit, že tenhle zásadní problém chcete a umíte vyřešit, protože vaši ministři se navzájem obviňují z toho, že kradou, a že tedy není možné, aby ve vládě zůstali oba, že vy tohle musíte vyřešit?

Vzhledem k tomu, že nikdo s přednostním právem se nyní nehlásí, tak zopakuji, že jsme stále ještě ve 20. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla mimořádně svolaná za účelem třetích čtení. A vzhledem k tomu, že se nikdo s přednostním právem nehlásí, tak otevřu další bod, který je na programu, jak stanoví jednací řád.